Pan poslanec Michálek hlasuje s náhradní kartou číslo 16.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Všechno nejlepší.